Takže já, pokud chceme bojovat s korupcí i u soudů, tak se přimlouvám za to, ať ty úplatné soudce pozavíráme. Ať jim to dokážeme a klidně je pozavíráme a zbavíme taláru, protože není nic horšího v této společnosti než úplatný policista, úplatný státní zástupce a úplatný soudce. Pokud je úplatný politik a možná takoví taky jsou je to žalostné, ale nenadělá takovou paseku jako policista nebo policejní orgán, státní zástupce nebo soudce. Já myslím, že na řadu z vás se obracejí občané voliči právě s problémy, které mají s úplatnými státními zástupci, policejními orgány nebo bohužel někdy také soudci.

Takže to je jeden z těch bodů, o kterém se kolegové předřečníci Martin Plíšek ani Marek Benda nezmínili a já upozorňuji, je to hlasování číslo pět podle procedury, pozměňovací návrh ústavněprávního výboru A8.

Aby nezaniklo v těch hlasech, které teď kriticky zmiňují pozměňovací návrhy, to podstatné a tím je určitě samotná novela občanského soudního řádu, tak jak byla předložena Ministerstvem spravedlnosti, která přináší řadu důležitých, a já si troufnu říct koncepčních změn, které umožní, aby naše soudy, třeba pokud jde o institut dovolání, pracovaly efektivněji.

Čili na to bych ráda upozornila, že samotná novela občanského soudního řádu opravdu je důležitá a je třeba ji přijmout v zájmu zefektivnění našeho soudnictví. To za prvé. A za druhé nesouhlasím s tím, co řekl můj předřečník, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, poslanec Vondráček, pokud jde o příslušnost specializovaného soudu pro Prahu 2 na dopravní věci. Naopak na území hlavního města Prahy tato anomálie již nemá své opodstatnění, a i jak jsem hovořila třeba s předsedou Městského soudu a s dalšími představiteli justice, kteří působí v oblasti soudů v hlavním městě Praze, tak i oni sami už vnímají, že jde o jistý relikt minulosti a že na místě není.

Já vám děkuji, pane předsedající. Předmětem diskuse byl i pozměňovací návrh, který jsem předložil svým jménem, který samozřejmě byl připravován po odborné diskusi a na základě potřeb rezortu spravedlnosti a na základě potřeb justice.

Já jsem se tady ale doslechl o zásadní nesystémovosti, o zásadní změně kompetencí a ten popis absolutně neodpovídá tomu, co to ve skutečnosti je. Tak pro ty, kteří jsou otevření ještě před hlasováním ve třetím čtení a chtějí se nad tím zamyslet: Prosím vás, principem toho pozměňovacího návrhu je pouze to, že se snažíme pomoci těm soudům, částečně je odbřemenit. Soudy vymáhají tyto pohledávky v rámci daňového řádu, nebo postupu dle daňového řádu, vymáhají si je samy, každý soud má své vlastní postupy, kdy část se obrátí na soukromého exekutora, kterého vybere ve výběrovém řízení, a část si to vymáhá svými zaměstnanci. Je tady personální roztříštěnost, je tady regionální roztříštěnost, zbytečně to zvyšuje náklady na vymáhání a snižuje se efektivita.

A máme tady připravenou organizaci, která je na to personálně vybavená a může to efektivně a centrálně vymáhat. A máme tu nejednotný postup, který by se měl sjednotit, máme tu personální úspory a doufáme, že i zvýšení efektivity. Ta diskuse vznikla až zde ve Sněmovně. Já jsem rád, že ústavněprávní výbor při tom svém opakovaném stanovisku, když už zřejmě účast na výboru byla pozitivnější, podpořil tento pozměňovací návrh. Prosím vás, nejedná se o zásadní změnu kompetencí, kterou by si tady uvařili dva ministři v rámci druhého čtení. Jsou to různé nezaplacené pořádkové pokuty, jsou to soudní poplatky, které se třeba opomněly vymoci nebo nebyly zaplaceny předem. Stávají se různé věci v rámci civilního procesu.

Že cílem je pomoci těm soudům odbřemenit a zajistit efektivní vymáhání těchto pohledávek, u nichž neustále roste trend, že se neplatí. A ty tabulky máte k dispozici v důvodové zprávě. Děkuji všem, kteří udrželi pozornost a kteří mě slyšeli.

Pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce. Dlouho se diskutuje, dlouho se to připravuje proč to nebylo ve vládním návrhu zákona?

Pokoušel jste se o to? A jaký byl výsledek vaší debaty s vašimi koaličními partnery? A i kdybych přijal ten argument, že chceme někomu něco ulehčit a chceme zavést 220 nových pracovních pozic, tak proč je to Celní správa?

Nebo jestli si pan ministr vzpomněl až potom, kdy to poprvé neprošlo ústavněprávním výborem, že chce pomáhat. Pak bych tomu argumentu kladl větší důraz než dneska.